Co se týká skupin lidí, kterým by měl chráněný účet pomoci, tak se jedná o tři skupiny lidí. Jednak jsou to lidé, co účet v tuto chvíli mají, a už probíhá exekuce, a bohužel se opakovaně setkávají s tím, že jsou jim neoprávněně exekuovány účty exekutorem s tím, že exekutor nerozezná, jaké finanční prostředky, a že jsou to tedy ty nepostižitelné, na účtu aktuálně jsou.

A třetí skupina, které by chráněný účet jako systém měl pomoci, jsou lidé, kteří v tuto chvíli jsou úplně mimo, řekněme, řádnou, tu osvětlenou ekonomiku v rámci šedé, nebo možná i černé ekonomické zóny, a my jim umožňujeme, aby si nově, opravdu reálně měli možnost, šanci, a také aby to pro ně mělo nějaký užitek, účet zřídit u banky, s tím, že budou mít jistotu, že napříště nebude možné jim opakovaně finanční prostředky obstavovat, díky tomu, že si zavedou chráněný účet a do budoucna budou ty jejich prostředky chráněny.

A ta přidaná hodnota u této třetí skupiny lidí je jednoduchá.

To je třetí skupina, o kterou nám jde.

A jsem ráda, že v roce 2020, byť ne úplně příjemné covidové době a možné ekonomické krizi, jsme schopni se na takovéto zásadní věci, která opravdu lidem pomůže, shodnout.

Děkuji vám.

Takže toto také má být napříště tedy zapovězeno.

A věřím, že spolu s vámi, s dalšími kolegy, ještě do konce Poslanecké sněmovny řadu takových podobných návrhů, prosadíme. Děkuji vám. Tak já vám také děkuji. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jan Chvojka. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. No, co k tomu říct jako zpravodaj. Tak nejdřív ideologicky nebo věcně. Pokud můžu, já samozřejmě souhlasím jako člen poslaneckého klubu, jehož je místopředsedkyní Kateřina Valachová, s tímto návrhem.